Je to absolutní nedostatek lékařů, stomatologů a jiných specialistů za prvé a za druhé je to zvyšování takzvané spoluúčasti pacientů, kdy zdravotní pojišťovny platí například stomatologům pouze nejlevnější základní ošetření. Absolventů medicíny a zdravotních sester ubylo v Česku za třicet let více než třetina.

Optimalizace znamená zhoršení dostupnosti zdravotní péče, aby se lidi za tuto službu naučili platit.

Ve Spojených státech je 43 % všech osobních bankrotů lidí způsobeno nedoplatky za zdravotní péči. Málokdo si z nás uvědomuje, jakou obrovskou výhodu je mít všeobecné zdravotní pojištění, které je solidární. Každý má v podstatě jistotu, že v případě potřeby bude léčen, aniž by musel studovat složité pojistné plány, co všechno pojistná smlouva kryje či nekryje. Pokud se tak stane, pak to bude téměř nevratný krok.

Bohužel, zdravotní pojištění toto kvalitní ošetření plně nehradí. Peníze jsou až na prvním místě.

Takovýchto stomatologů je zhruba tisíc.

To je druhý důvod, proč je v těchto chudých oblastech nedostatek nejen zubařů. Děkuji za pozornost. Já bych chtěl zařadit tento bod jako první zítra. Ano, děkuji, pane poslanče.

Paní poslankyně je přihlášena třikrát za sebou, tak tedy budete... Prosím, máte slovo. Děkuji vám za slovo, paní místopředsedkyně.

V prosinci jste zde ve Sněmovně vy, vládní poslanci, tím, že jste se nepřihlásili do svých hlasovacích zařízení, ačkoliv jste byli v sále přítomni, vědomě a záměrně zablokovali možnost tento zákon řádně projednat v prvním čtení, přestože dobře víte, že se kvůli vládní novele úhradové vyhlášky od ledna opět zvýšily ceny sociálních služeb pro zdravotně postižené občany, čímž se stávají pro mnoho z nich naprosto nedostupnými a povede to nejen ke zhoršení kvality jejich životů, ale hlavně i ke zhoršení jejich zdravotního stavu. Navrhuji zařadit tento bod jako druhý bod dnešního jednání, případně jako první bod zítřejšího středečního programu.

Tento bod navrhuji zařadit jako třetí bod dnešního jednání, případně jako druhý bod zítřejšího středečního programu.

Jedná se o akutní problematiku kritického nedostatku sociálních pracovníků v oblasti péče o ohrožené děti, zejména v rámci obecních, ale i krajských úřadů. I úřad veřejného ochránce práv, ombudsman, varuje, že orgány sociálněprávní ochrany dětí jsou na hraně svých možností. Zejména jde o katastrofální nedostatek kvalifikovaných pracovníků a o přetížení stávajících sociálních pracovníků v tomto oboru veřejné služby, kdy v některých regionech mají na starosti dvojnásobný počet rodin, než jsou standardy umožňující kvalitní péči a prevenci, kontrolu soudního dohledu. Jde o selhání politického vedení Ministerstva práce a sociálních věcí, ohrožující systém péče o ohrožené děti. A tento bod navrhuji zařadit jako třetí bod zítřejšího středečního programu. Děkuji, paní poslankyně.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.